A víte, co se ještě koná v pondělí, když bude Hamáček v Moskvě? A to mně tedy opravdu přijde, že vysílá velice špatný signál. Bude se konat jednání ministrů zahraničí Evropské unie, takzvaně FAC. Kdo tam bude za Českou republiku? Hamáček ne, Hamáček bude v Moskvě. To bude signál, který Česká republika vyšle do Evropské unie. To bude signál, který Česká republika vyšle vůči celé této situaci. Další okolnosti té cesty jsou naprosto skandální.

takže tato cesta by měla být jednoznačně odmítnuta. Pan premiér má možnost to zastavit.

Nevím, proč se český ministr zahraničních věcí, první vicepremiér vlády a ministr vnitra schází s ruským předsedou pro průmysl ohledně vakcín.

Víte, ale kdyby na české straně existovaly základní jednoduché principy toho, jak tvoříme zahraniční politiku a jak hájíme zájmy České republiky, tak nic z toho neplatí. Celé si to vytváříme sami. Návrh jsem přednesl, argumenty také.

Já bych vás chtěla znovu požádat, apelovat na vás, aby tento bod byl zařazen vzhledem k tomu, že se jedná opravdu o velmi vážné bezpečnostní ohrožení našich zájmů. Dejme si to do jednoduchého kontextu a souvislostí těchto dnů. Co se děje na ukrajinskoruské hranici?

Vyhoštění desítky diplomatů, v uvozovkách diplomatů, také uvalení dalších sankcí na Rusko. V nedávné době vyhoštění diplomatů z Itálie a dalších zemí. To jsou naši spojenci, to jsou země, s nimiž jsme v NATO či Evropské unii i NATO. To jsou ti, se kterými kooperujeme, kteří jsou jednou ze záruk naší bezpečnosti.

Vláda přece slibovala, jak bude transparentní.

Kolik bude mít zaplaceno? Jaká je konkrétně jeho úloha? Bylo by to určitě dobré znát, když má být součástí delegace České republiky, našeho ministra, vicepremiéra.

Myslím si, že nejenom my, vláda, která o tom nerozhodla, alespoň tak to tvrdí, bychom měli mít ty informace.

V posledních týdnech skvělý příklad, přesně, jakou cestou se nevydávat. Tisíce vakcín ležících na skladě, konec premiéra, konec ministra zdravotnictví, vakcína, která není transparentní ani u nich, jak byla přesně zaplacena, kolik stála, jaké jsou smluvní podmínky.

Přesně tyto spekulace to přece může rozvíjet a vy potom chcete u toho být a dělat tomu stafáž.

Kolegové už se na něj evidentně těší, ale myslím, že byste si měli být vědomi toho, že tady vytváříte velmi nebezpečnou situaci. A pan vicepremiér má hodně co zodpovídat, nejenom nám v opozici, veřejnosti, ale vlastně i vám. Proto prosím podpořte ten bod.

Děkuji.

Opět porušujete opatření, pane kolego. Děkuji, pochopitelně.